První interpelací, která je přerušena, je interpelace poslance Zdeňka Ondráčka ve věci pěstounské péče v České republice.

Můžeme tedy o ní začít jednat.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Vážená paní ministryně, kolegyně a kolegové, já před vás dnes předstupuji s tím, abychom dořešili interpelaci, která je stará více jak půl roku. Za půl roku paní ministryně nenašla odvahu, aby sem přišla a interpelaci jsme mohli řešit, takže dnes bych jí chtěl poděkovat, že po volbách konečně tu odvahu našla, přišla a dnes můžeme interpelaci probrat. Bohužel, početní stav poslanců zde v Poslanecké sněmovně mi nedává možnost, abychom mohli hlasovat, protože nás je zde zaregistrovaných pouze 52, ale pro projednání nám to stačit bude.

Interpelace, kterou jsem paní ministryni dával, vyšla až poté, kdy jsme spolu několik měsíců jednali ohledně konkrétního případu pěstounské péče, kdy mně paní ministryně několikrát přislíbila, že věc bude řešit. S uplynutím několika měsíců, kdy se nic nedělo, jsem tedy nakonec využil institutu písemných interpelací a v březnu tohoto roku jsem se na paní ministryni obrátil s tím, aby mi poskytla informace ve věci pěstounské péče v České republice a jednoho konkrétního případu. Určitě víte, že se pěstounskou péčí zde zabýváme a je řada kolegyň i pár kolegů, kteří toto téma bedlivě sledují, a těch případů je několik. Ke mně se dostal jeden případ, který je přímo z mého města, a oba pěstouny velice dobře znám.

V roce 2005 si poté vzali do pěstounské péče ještě dalšího chlapce.

Takže po roce, kdy krajský úřad této rodině nesvěřil další dítě, si proti tomu podali odvolání, které šlo na Ministerstvo práce a sociálních věcí.